Další záležitost je udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a dále podpora genetických zdrojů, což je podpora, která, jestli chceme do budoucna využít nějaký produkční potenciál českého zemědělství k zlepšení potravinové soběstačnosti, k prioritizování spotřeby potravin tuzemské produkce, tak vzdát se těchto nástrojů, jako je podpora genetických zdrojů hospodářských zvířat, je prostě dle mého názoru čistá sebevražda v této oblasti.

Pak mi za pravdu dala i předchůdkyně, paní místopředsedkyně Věra Kovářová, která mluvila ve svém vystoupení předřečnice, abych byl přesný která mluvila o problematice zvýšení příspěvku na činnost potravinových bank a dalších subjektů, tuším o částku 39 milionů korun. Já si osobně myslím, že ta částka navýšení je zejména nedostatečná a měla by se zvýšit, kdy prakticky ten ukazatel v rámci Národních dotací by měl být navýšen až na částku 200 milionů korun, protože samozřejmě potravinová chudoba tady je a do budoucna v následujících dvou letech tady bude.

Druhý pozměňovací návrh, který je v systému veden pod číslem 1588, řeší stejnou kapitolu, to znamená kapitolu Ministerstva zemědělství, kdy se zvyšuje souhrnný ukazatel Výdaje celkem a průřezové ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programu spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom ze státního rozpočtu celkem a v tom účelová podpora celkem o částku 200 milionů korun, opět na úkor kapitoly 398, Vládní rozpočtové rezervy, o stejnou částku. Já si myslím, že vždycky každá vláda proklamuje, že podpora aplikovaného výzkumu je jednoznačnou prioritou. A jak už jsem řekl, mělo by to být i v oblasti zemědělství, kdy podpora aplikovaného výzkumu v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství, zejména v tomto období, ať je to důsledek války na Ukrajině, nebo problematika klimatické změny, by pro každou vládu měla být priorita. Proto si dovolím tento ukazatel navrhnout navýšit právě o tu částku 200 milionů korun.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pokusím se být co nejstručnější, protože už je dost hodin a ještě 26 přihlášených.

Vláda a Ministerstvo průmyslu v plynulém období opakovaně tvrdily, že výdaje této položky budou postupně redukovat, zejména v době energetické krize a vysokých cen elektřiny pro domácnosti a průmysl právě i v důsledku nepřiměřené veřejné podpory takzvaných obnovitelných zdrojů energií a jejich producentů.